Pane premiére, chápu, že vy ze zásady žádný sebelepší zákon či myšlenku od nás neschválíte a už vůbec ne návrhy směřující k demokracii, protože vám nikdy nemůže jít o zájem občana, ale jen o politikaření a vlastní politický prospěch. Ale můžete mi říct, pokud to tedy vnitro někdy v minulosti připravovalo, proč jste změnu volebního zákona stopli a případně proč nepřipravíte návrh vlastního zákona o přímé volbě a odvolatelnosti politiků, tak jako je tomu v mnoha vyspělých státech světa?

A já k tomu dodávám toto: přímá odpovědnost, politika vůči občanovi odlišuje demokracii od diktatury nebo třeba od stranické oligarchie, která panuje v České republice. Odpovězte mi proto na rovinu a bez vytáček. Vy sám osobně jste pro to, aby byli politici na všech úrovních odvolatelní? Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Karamazov, připraví se paní poslankyně Chalánková.

Byl jsem rád za vaši odpověď, že si je česká vláda vědoma důležitosti vzájemné spolupráce mezi Velkou Británií a dalšími evropskými zeměmi. Koneckonců jak sama řekla nová britská premiérka Theresa May, Velká Británie opouští Evropskou unii, nikoliv Evropu.

Děkuji za pozornost. A já vám děkuji za vaši interpelaci. Nyní tedy paní poslankyně Chalánková, připraví se pan poslanec Okamura. Vážený pane předsedo vlády, dne 3. srpna jsem se na vás obrátila s prosbou, abyste osobně intervenoval u norské ministryně pro děti a rovnoprávnost ve prospěch rodiny Michalákových. Norská ministryně již loni v zimě veřejně uznala, že norský systém péče o děti má závažné nedostatky a přislíbila nechat zpětně přezkoumat vybraný vzorek případů, kdy v Norsku došlo k odebrání dětí. Je to minimum, které jste mohl a stále můžete učinit. Nerozumím tomu, proč jste se v odpovědi omezil na nicneříkající nezávazné fráze a klišé a na moji žádost jste prakticky vůbec neodpověděl. Pan předsedo vlády, obrátíte se na norskou ministryni s žádostí o administrativní hloubkový přezkum postupu Barnevernu v případě sourozenců Michalákových? A pokud ne, proč? V čem je problém, čeho se bojíte?

Oznámil je norské vládě. I proto tento týden ministryně Horne znovu avizovala změny v systému norské sociálněprávní ochrany dětí a přiznala, že k těmto změnám vede mezinárodní tlak a protesty. Já vám děkuji.

Žádám vás, pane premiére, o odpověď, jaký je oficiální postoj české vlády k tomu, co dělá Turecko, které je na jedné straně člen NATO, a tedy náš údajný spojenec, a na straně druhé vojensky i materiálně dlouhodobě podporuje naše nepřátele a vraždí naše spojence. Současně vyzývám českou vládu, aby protestovala jak na půdě Evropské unie, tak i v rámci NATO a žádala jednání spojeneckých zemí v rámci NATO, které by si měly uvědomit, kdo je a není spojenec, koho členové NATO mohou, anebo nemají bombardovat.

V této souvislosti tu je ale i další partner s obrovským nevyužitým potenciálem a to jsou Kurdové, kteří jsou dnes v první linii v bojích s islamisty. Prosím vás o otevřenou a jednoznačnou odpověď: Jste vy a česká vláda pro podporu nároku Kurdů na autonomii, a to v Turecku, Sýrii a Iráku? Nebo alespoň v jedné z těchto zemí?

Vzhledem k tomu, že jsme vyčerpali přihlášky na interpelace na předsedu vlády, budou nyní následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. Požádám paní poslankyni Janu Černochovou, aby přednesla interpelaci na ministra vnitra Milana Chovance, a tím zahájila blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane nepřítomný ministře Chovanče, armáda má v následujících letech v plánu nabírat tisíce lidí do profesionálního sboru i aktivní zálohy. A lidé chybí i u městských policií, hasičského sboru, ve vězeňské službě. Dle odhadu je nutné na jednoho přijatého policistu či vojáka oslovit celkem 16 zájemců.

K tomu je nutné ještě připočítat další složky vojenské i civilní, které oslovují podobný segment pracovního trhu. Chci se vás tedy proto zeptat, jakými kroky chcete zlepšit a zefektivnit nábor nových policistů, jak probíhá deklarovaná rekrutační činnost do služeb Policie České republiky. Skutečně se plní vaše nekoncepční koncepce rozvoje Policie České republiky do roku 2020? A chce policie nabídnout jako přidanou hodnotu, která bude určující pro vstup nových lidí do jejich řad, něco nového, něco, co nikdo nenabízí?

Nebyl by on řešením? Odpověď dostanete písemně od pana ministra. Ano, děkuji. Já jsem bohužel nevěděla, že tady pan ministr nebude, takže jsem si připravila i doplňkovou otázku, kdy chci pro dokreslení problému uvést: Jsem starostka na Praze 2, kde na Obvodním ředitelství II máme v dnešní době podstav 73 příslušníků nám chybí, 25 lidí je na škole, takže kolem minus 100 policistů. Chci se pana ministra zeptat, jestli se soustřeďuje spíše na naplněnost základních útvarů, nebo mu jde o naplněnost útvarů celorepublikových kriminálek nebo toho nového NCOZ. Víte, tady nastává problém, že si vlastně odpusťte mi to slovo jednotlivé útvary vykrádají lidi. To znamená, když vzniklo NCOZ, tak řada policistů z kriminální policie odešla nebo odchází právě k tomuto novému útvaru. Dokud se nezaplní místa na těch dolních patrech té pyramidy, tak by se to nemělo posouvat nahoru, protože jinak nebudeme skutečně mít nikoho v ulicích. Děkuji vám.